Z pověření vlády předložený návrh i v tomto případě uvede ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl nyní projednávaný vládní návrh zákona, kterým se mění transplantační zákon.

Hlavním cílem návrhu novely transplantačního zákona je transpozice směrnice Komise 2015/566 ze dne 8. dubna 2015, kterou se provádí směrnice 2004/23, pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky, a jde pouze o úpravy technického charakteru. Mezi další dílčí cíle navrhovaného zákona patří oprava pojmů v návaznosti na nový občanských zákoník a odstranění legislativně technických chyb ve stávajícím znění zákona. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, věřím, že vzhledem k nyní uvedenému předložený návrh zákona podpoříte. Děkuji vám, pane ministře. Děkuji. Dámy a pánové, vláda předložila Sněmovně návrh zákona 11. 5. 2016 podobně jako předchozí zákon.

Vysvětlím, proč tomu tak bude, za chvíli.

Ostatních 18 rovněž stručných bodů se věnuje legislativně technickým úpravám a opravám pojmů v návaznosti na nový občanský zákoník v souvislosti se statutem osob, které nejsou plně svéprávné. Ty zde nebudu detailně rozebírat a budu se věnovat jen transpozičním bodům.